Ještě jednou: Je za tím dva a půl roku práce, naší společné práce, a ne nepoctivé práce. Je to výsledek nějakého konsensu, kam jsme se za toho dva a půl roku dostali, čímž neříkám, že jsme se dostali na konec. Můžeme to propustit do druhého čtení a snažit se dostat to na takový konec, abychom s tím byli všichni spokojeni. To je za předpokladu, že byste to mysleli vážně.

Nedostaneme se nikam dál, a to proto, že vy to nechcete a hledáte jenom zástupné důvody, abyste sice mohli říkat, jak chcete šetřit, ale abyste mohli utrácet každý rok o něco víc. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan Kalousek mě docela přesvědčil o tom, jak strašné to bude v dubnu, až budeme předkládat konvergenční program, jak by to zachránil tímto svým ústavním zákonem.

Když sečtu ty lhůty, tak přesáhnu duben zhruba, jako když pan poslanec Kalousek sečte výdaje a přesáhne ten svůj strop. Děkuji panu poslanci. Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Miroslav Kalousek.

Ono se také nic strašného nestane. On se prostě zvýší strukturální deficit.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

No, pan bývalý ministr nás obviňuje neustále, že my nechceme být rozpočtově odpovědní. Chci ho znovu odkázat na koaliční smlouvu, kde ten závazek rozpočtové odpovědnosti je.

Děkuji panu poslanci Votavovi. Prosím, pane poslanče.

Já to nijak nehájím, protože je mi skutečně zřejmé, že to nechcete.

Ale zatím všechny kroky, které jste učinili, kolegové, jsou v přímém rozporu s těmito deklaracemi. A dnešní hlasování o finanční ústavě bude dalším takovým krokem.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Já se divím, kde pan poslanec Kalousek bere tu jistotu, že to budou dělat zase stejní lidé, jako to dělali v roce 2012. Já si myslím, že to budou dělat jiní lidé, ale co vím naprosto přesně, že to budou dělat daleko jinak a jiným způsobem a hlavně při dobré znalosti situace, která na ministerstvu a v naší ekonomice opravdu skutečně existuje. Znovu podtrhuji, že my se nebráníme rozpočtové zodpovědnosti, chceme rozpočtovou zodpovědnost, budeme se tak chovat, ať to bude na papíře, nebo nebude na papíře. Jsou tady samozřejmě nějaké indicie a nějaké požadavky z Evropské unie, kterým jednoznačně dostojíme, nicméně pro nás rozpočtová zodpovědnost je důležitá a základem, ať to bude napsáno, nebo to nebude napsáno. Já bych tedy chtěl v rozpravě shrnout a navrhnout u všech tří tisků 24, 25 i 33 zamítnutí v prvním čtení.